Dalším důvodem pro vyslovení nedůvěry je zákonodárná aktivita této vládní koalice.

Přitom právě ty můžou také přispět a prospět celé zemi a třeba jako jeden z nich ochránit naše děti. Příkladem za všechny je právě nedávno schválená novela zákona o návykových látkách. V polovině loňského roku jsme se skupinou poslanců a mých kolegů z hnutí ANO připravili původní návrh, který tuto problematiku řešil. Ten tehdy odmítl ministr Válek s tím, že rezort zdravotnictví připraví návrh lepší. Tehdy vláda k celému tomu tisku vyjádřila neutrální stanovisko. A co se od té doby stalo, vážení přátelé? Třikrát během půl roku jsem vás tady z toho místa prosil, doslova prosil, abychom ochránili děti a tento návrh projednali. Nakonec si pětikoaliční poslanci náš původní návrh osvojili, změnili hlavičku a nějaké drobnosti a najednou projednání tohoto návrhu, a dokonce ve zrychleném projednání, nic nebránilo. Místo věcné diskuse a hledání společných řešení se tady začalo vykrádat. Škoda, že se na to nevztahuje autorský zákon. To by bylo řízení jedno za druhým. Proto si říkám, k čemu je vlastně tato vláda, když jenom opisuje? Podle mého k ničemu. Vaše kroky k opětovnému pokřivení trhu, a to v oblasti gastronomie a ubytovacích služeb a dobrovolného vzdání se části příjmů do státní pokladny, jen podtrhly to, jak to s republikou myslíte.